Vymahatelnost neustále klesá, exekuce neubývají, naopak si myslím, že v tuto chvíli začnou opět výrazně přibývat.

My jsme na tom návrhu pracovali spolu s kolegy spoustu...

Velice krátce: